A protože Evropská unie se snaží, protože cítí problémy, cítí ty obrovské problémy, které Evropská unie dneska má, protože ztrácí důvěru občanů, podívejte se na vývoj ve volbách v Itálii, podívejte na vývoj v Maďarsku, podívejte se na polskou vládu. Podívejte se ostatně v České republice, jak po volbách poklesla důvěra vládě Petra Fialy a naopak stoupla důvěra v opozici. Takže kdyby byly dnes volby do Poslanecké sněmovny, tak na základě už několika posledních průzkumů v České republice současná opozice, tedy SPD a hnutí ANO, budou mít většinu tady ve Sněmovně a vy budete v menšině.

Tak na to mají dokonce už dohlížet nově i evropské ne evropské, unijní instituce.

Takže taková je realita.

Tímto směrem se v podstatě ubírá Evropská unie.

To znamená, proto to tady rozebírám, abychom odhalili kompletní podhoubí a kompletní zázemí toho, kdo vlastně připravoval tento mediální zákon, který tady vládní pětikoalice předkládá, kam to směřuje a s čím je to provázáno.

Proto jsem rád, že tady mám větší prostor to celé vysvětlit, kdo byl za přípravou toho zákona, kdo jsou vlastně tyhle organizace, kým jsou řízeny, na koho jsou přesně napojeny nebo přímo jsou součástí, je to česká pobočka vlastně, větší instituce, která je zase už jmenována Evropskou unií, aby tady cenzurovali názory a hlídali vlastně ty názory, které mají tady podle nich správně zaznívat.